Já se, kolegyně a kolegové omlouvám, ale požádám vás o ztišení, protože míra hluku je zde skutečně veliká. Takže jestli máte něco důležitého, co potřebujete řešit, odejděte do předsálí. Děkuji. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Petr Fiala. Prosím. Děkuji za slovo, taky jsem navrhovatel, takže myslím, že v tom mohu pana předsedu zastoupit.

Já bych nejdřív ten návrh krátce představil a pak zkusím zdůvodnit, proč si myslíme, že to je dobře, a o čem dneska budeme hlasovat.

Já vás požádám, kolegyně a kolegové, ještě jednou, byť jsem tak činil před malou chvílí, o ztišení. Respektujte, prosím vás, to, že se zde přednáší návrh nového zákona.